Možná bylo správné, že si opozice vynutila to, že byla přijata k projednávání služebního zákona. Já myslím, že takové zákony se skutečně mají projednávat společně. Ale myslím si, že je absurdní a zákonodárce určitě neměl na mysli, aby dva poslanecké kluby tedy řekněme dvacet poslanců mohlo zcela a navždy blokovat schvalování zákonů ve třetím čtení za pomoci přestávek. To je jenom zvykové právo. Jednací řád je napsán tak, že by nemusel být přijat nikdy žádný zákon v dějinách České republiky, pokud by opozice na tom právu trvala.